Je to nedílnou součástí svobody slova. Proto je nepřijatelné narušovat šíření názorů, které nejsou v rozporu se zákonem. Také děkuji. Prosím o odpověď pana premiéra. Prosím, pane premiére, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych rád odpověděl panu poslanci, kdyby mně bylo jasné, na co se ptá, a mně to jasné opravdu není. Já jsem přesvědčen o tom, že žijeme, ne že jsem o tom přesvědčen, objektivně žijeme ve svobodné společnosti, kde každý může říkat svůj názor tak, jak to považuje za potřebné, může ho šířit nejrůznějšími cestami. Různé názory i ty, které ne vždy hájí zájmy českých občanů a České republiky, se ve veřejném prostoru objevují, jsou reprezentovány i v politice, jak jsme viděli třeba v poslední době v kampani před komunálními a senátními volbami.

My ani tady nejsme ovládáni nějakými nadnárodními korporacemi, ani nevím, jakými a proč, ale jako vláda České republiky respektujeme plně ústavnost, zákony České republiky a garantujeme všem lidská práva a svobody v tom rozsahu, v kterém je demokratická společnost stanovila. Je to věc, na které mně osobně hodně záleží i právě proto, že mám zkušenosti ze života v totalitní diktatuře. Pamatuji si, jaké to bylo, a nikdy bych nechtěl, abychom se jakýmkoliv krokem blížili k tomu, že budeme obnovovat cenzuru, omezovat svobody nebo něco podobného, a budu první, kdo bude svádět souboj s těmi, kteří by něco takového chtěli.

Jsme také opakovaně v poslední době lépe hodnoceni mezinárodními institucemi, pokud jde o index hodnotící úroveň svobody tisku, a posunuli jsme se tady s nástupem nové vlády v tomto mezinárodním žebříčku, to je také potřeba říct, protože tu existují instituce nezávislé, které hodnotí to, jaká je svoboda tisku v jednotlivých zemích. Možná narážíte na jinou věc, a to je to, že některé dezinformační weby jsou v tuto chvíli blokovány, ale ne na základě rozhodnutí nebo doporučení české vlády, protože k tomu nemáme žádný mandát, ale vypnutí ruských médií bylo nařízeno Radou Evropské unie v rámci sankčních opatření.

Občané vyjadřují svoje názory svobodně formou nejrůznějších médií, nikdo jim v tom nebrání. Mohou se vyjádřit i formou demonstrací a dalších věcí. Všechno, všechny nástroje vyjádření, svobodného vyjádření názoru, na které si vzpomeneme, je možno v České republice naplno uplatnit a myslím, že náš systém je v tomto směru ještě liberálnější, než je tomu v některých jiných demokratických zemích. A za sebe říkám, že to je dobře, protože svoboda slova je pro politickou kulturu nesmírně důležitá. Děkuji, pane premiére. Má pan poslanec zájem o doplňující otázku? Má, máte tedy slovo. Prosím.

Děkuji, pane poslanče, pan premiér odpoví na vaši doplňující otázku. Prosím, pane premiére, máte slovo. Ano, to jsou dvě věci. Pokusím se odpovědět na obě.

Je to velmi citlivá problematika, toho jsme si vědomi, a proto to musí být dobře legislativně připraveno. Ale nevychází to z rozhodnutí naší vlády. Tady rádi navazujeme na aktivity vlády Andreje Babiše, která přijala Národní strategii pro čelení hybridním hrozbám a akční plán k této strategii, a z toho vyplynuly ty úkoly, které se postupně plní.

Děkuji pane premiére, za vaši odpověď. Pana premiéra bude interpelovat ve věci nečinnosti vlády.

Neříkejte, že žádná vážná jednání nebyla.

Proč stále opakujete lži? Proč to děláte? Proč stále útočíte?